A jediná změna, která se tedy v tuto chvíli děje, je, že k tomu zřízení nedojde automaticky. Ale my bychom měli ty občany a bude to procento nižší vlastně k tomu rozhodnutí dovést tím, že to je výhodné, že tím získají kromě toho, že vám tam přijde pokuta za rychlou jízdu anebo nějaký dopočet od úřadu, že vám tam taky přijde nějaká zpráva, která je relevantní a je ze své povahy pozitivní, například že tím začnou komunikovat třeba benefity zdravotní pojišťovny a mnoho dalších.

Ano, akceptuji, že bude menší ten zásah, ale věřím, že postupně lidi budou přecházet na služby nejen datových schránek, ale na eGovernment.